Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Děkuji za slovo. Děkuji.

Na závěr grémium navrhuje body z bloku smlouvy druhé čtení projednávat ve čtvrtek 16. září v 11 hodin nebo projednávat je po skončení písemných interpelací s tím, že nejpozději v 11 hodin.

Nyní je prostor pro návrhy k pořadu schůze. Já zde mám hned několik přihlášek s přednostním právem. Jako první se přihlásil pan místopředseda Tomio Okamura.

Už začala schůze a řešíme program.

Česká republika má nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože počet hospitalizovaných s covidem je pouze několik desítek.

Přitom Švédsko uplatňovalo během pandemie mírnější opatření než většina dalších zemí.

Zůstávají jen kontroly na hranicích. Česká republika má přitom dlouhodobě nejpřísnější protiepidemická opatření ve srovnání s okolními státy, přestože aktuální počet hospitalizovaných v nemocnicích s covidem je pouze několik desítek. Testování školáků počátkem školního roku minulý týden přitom zjistilo, že z jednoho milionu školáků bylo pozitivních pouhých 111 z jednoho milionu 111!

Ostatně už jenom letos soudy shodily více než 25 vládních opatření jako protizákonných.